Ukazuje se, že Sněmovna není schopná se shodnout.

Dvě hodiny pauzu. A my jsme si prohlasovali, protože já jsem tady neseděl, že dojednáme ty dva tisky.

Tak pane poslanče. Takže ještě jednou děkuji za slovo.

Takže po projednání druhého čtení tohoto bodu si berete pauzu. Takže budeme tedy pokračovat. A otevírám tedy podrobnou rozpravu. Pane místopředsedo, já se omlouvám. Jestli si tady kolegové z komunistické strany něco vyříkali mezi sebou, tak rozhodně neplatí, že tato změna je podle dohody s občanskými demokraty. Já tedy navrhuji desetiminutovou přestávku v tuto chvíli, abychom se mohli dohodnout jako předsedové nebo zástupci jednotlivých klubů, co budeme dělat, protože opravdu pan Luzar nám tady nebude řídit Sněmovnu.